To je pochopitelné. Ale vzhledem k tomu, že tato onemocnění se vyskytují nejvíce u kuřáků, tak si řekněme, že to může být třeba 50 % hospitalizací nebo 40 % a z těchto 50 % řekněme, že 10 nebo 15 bylo opravdu život zachraňujících. Tolik životů zachránit?

Tak tam samozřejmě nemůžeme očekávat data během jedenácti měsíců. My je můžeme zhodnotit tak minimálně za pět částečně, lépe za deset let, na což ukazují i studie ze zahraničí.

Ještě přece jenom vás zatížím trochou medicíny.

Nejsou to podrobné výsledky všech studií, je to jenom v takové poloabstraktní normě.

Navrhovatelé rovněž tvrdí, že okolní země mají také zákazy kouření tabáku, ale k tomu mají výjimky.

Další přibývají.

Často je jmenováno Německo.

Takže ani to Německo prostě, s tím se nedá argumentovat. Pak je tady často zmiňovaná otázka Rakouska. Víme dobře, že to byla záležitost, která zde v minulém období byla hodně skloňována, a měl platit v Rakousku úplný zákaz v tomto roce, myslím od května.

Je to politováníhodné zatím, ale prostě je to politika. To není o zdravém rozumu.